Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Týká se přesunu v rámci Ministerstva životního prostředí.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další návrh je návrh B55 kolegy Foldyny.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

A je to v neprospěch státního dluhu. Paní ministryně? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.